Udělám pro to, co bude v mých silách. Děkuji za pozornost. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu poslanci Bendovi.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl v podstatě podpořit to, co tady říkal pan kolega Benda, protože to, co se nám stalo během pandemie, je, že trestní zákony se vykládaly takovým způsobem, že celé řadě lidí se uložily tresty, které nabyly právní moci, u kterých se následně ale zjistilo, že ty tresty jsou nezákonně dlouhé. A teď jsme se obrátili na paní ministryni spravedlnosti, aby to řešila formou stížnosti pro porušení zákona. Paní ministryně spravedlnosti se podle mého názoru zachovala správně a v té věci činí potřebné kroky, aby došlo k nastolení spravedlnosti, ale bohužel neexistuje procesní forma, jak to udělat efektivně a rychle, protože jde o větší množství osob, kterých se to týká. A skutečně na Nejvyšším soudě mají jednu zasedačku, která k tomu slouží. Pokud by se měla nařizovat ve všech těchto případech veřejná jednání, tak to časově nebude zcela únosné a ti lidé zůstanou ve vězení. Jak nám sdělili zástupci Nejvyššího soudu, tak to znamená, že nebudou dělat půl roku nic jiného než vyřizovat záležitosti, které se týkají těchto stížností pro porušení zákona, a tím pádem ty stížnosti jsou oprávněné, ale pokud ten režim necháme tak, jak je oddálíme spravedlnost pro všechny, kteří tam mají dovolání. Takže já jsem opravdu byl velmi na vážkách, jestli vyřešit tuto situaci, která je mimořádná v důsledku pandemie a v důsledku změny, která nastala v judikatuře, i zákona, který jsme tady schválili protože to bylo jedno z ustanovení pandemického zákona, který řeší tuto situaci, které se nám tam podařilo prosadit a na druhé straně samozřejmě ta ústavní hodnota čistoty legislativního procesu, kterou tady určitě všichni chceme chránit.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já jenom hlavně pro své kolegyně a kolegy v klubu. Přiznám se, že jsem přehlédla tuto otázku, když jsme projednávali návrhy zákonů, třetí čtení v poslaneckém klubu.

A vy víte, že máme zahlcené věznice, stojí nás to jako daňové poplatníky příliš mnoho, čili i ta fiskální spravedlnost bude naplněna. Řešíme tady na poslední chvíli něco, co jsme měli vyřešit jinak, třeba tou devadesátkou. Chápu naprosto pana ministra vnitra, ale apelovala bych na to, aby vyšel ministryni spravedlnosti, která podává řadu stížností pro porušení zákona, které Nejvyšší soud nestačí projednávat a nebude stačit projednávat, a tím ta dovolání, která by měla být projednána jako jiný mimořádný opravný prostředek, budou ležet na stole a spravedlnosti opravdu fakticky nebude učiněno zadost.

Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy... Hlásí se tedy zpravodaj, ještě v rozpravě stále. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Takže obsahově ano.

Prostě je to absolutně mimo!

Děkuji. Opakuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ale ještě se hlásí kolega Marek Benda. Chápu, že to některým vadí, že jsme se dostali do určité legislativní nouze, ale prosím ty debaty, které se netýkají zákona o policii, případně konkrétního pozměňovacího návrhu, přenést do předsálí. Prosím, máte slovo. Přece jenom ještě krátce zareaguji na pana zpravodaje.

Věřím, že fakt dělat naschvály nebude, a netvařme se, ano, není to k sociálním službám nebo zdravotním službám.